Dále připomínám, že prostřednictvím jednotek konferenčního systému se lze v rozpravě hlásit pouze k faktickým poznámkám. Řádné přihlášky do rozpravy lze podávat pouze písemně, a to u obsluhy hlasovacího zařízení nebo z místa zdvižením ruky.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Je to lepší?

Tak já poprosím, abychom se uklidnili v sále, abychom se pokusili ztišit atmosféru, protože je vidět, že tato aparatura, na kterou nejsme zvyklí, není úplně stoprocentně výkonná, a neslyšíme a nerozumíme. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a pana poslance Jaroslava Holíka. Má někdo nějaký jiný návrh? Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahájil jsem hlasování. Hlasujte prosím.

Návrh byl přijat.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Tak, já nechám hlasovat o pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 2, hlasovalo 99 poslanců, pro 90, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.